Ta úprava nepochybně bude znamenat také určení vhodného okamžiku k zahájení majetkoprávního vypořádání pro přípravu staveb včetně rozhodnutí o vyvlastnění s tím, že nově znovu podle aktuálně nebo brzy platného stavebního zákona budeme postupovat právě cestou speciálního Dopravního a energetického úřadu, který si musí osvojit i efektivní průběh vyvlastňování. Tolik tedy věcná stručná reakce. Co se týče přípravy pozměňovacích návrhů, jsme určitě otevřeni tomu, abychom tak jako v předchozích případech dokázali napříč Poslaneckou sněmovnou najít dobrou dohodu a najít dobré, efektivní řešení pro urychlení staveb. Děkuji pěkně a s faktickou se hlásí pan zpravodaj. Velmi krátce.

Děkuji. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, kolegové a kolegyně, vážená vládo, vážený pane ministře, já jsem se přihlásil, možná bych se vešel do faktické poznámky, ale pro jistotu jsem se přihlásil do normální rozpravy.

Nicméně si všichni musíme uvědomit a všichni to tady v této místnosti víme, že zákon jako takový, nebo třeba i evropská směrnice jako taková nezajistí samotnou výstavbu, nezajistí investice. Jsou to pouze předpoklady skutečně, a proto se také ten zákon tak jmenuje, předpoklady pro urychlení výstavby.

Jak jsem říkal, zákon je předpokladem. Jsem rád a očekávám, že i tato změna přinese předpoklad pro možnosti financování právě transevropské sítě všech těch staveb, možnost financování i z evropských zdrojů. To je to klíčové, protože bez peněz si můžeme namalovat jakékoliv mapičky, můžeme si namalovat jakékoliv plány, ale bez peněz, bez možnosti financování, se k těm stavbám nedostaneme, takže jsem rád, že tato příležitost bude, a pojďme ji maximálně využít.

Děkuji za pozornost.

Neníli, tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. Není tomu tak, děkuji.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Ptám se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu? Neníli tomu tak, přistoupíme k hlasování a já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho nevidím čili konstatuji, že jsme projednali všechny návrhy k hlasování, a končím první čtení tohoto bodu.

Zároveň jsem se optal a požádal všechny předsedy klubů, zda by s tímto postupem souhlasili a zda by tuto možnost umožnili. Dostal jsem na to kladné stanovisko od protokolu, ale stejně je nezbytné v této chvíli hlasovat o tomto návrhu.